Takže to je model logický, vy jenom ukazujete, že vůbec nevíte, která bije.

Jsou to jenom výmluvy!

Děkuji, paní předsedající, za slovo.

V tomto bodě tedy budeme pokračovat na některé z následujících schůzí. Přeji vám hezký zbytek dnešního dne.